Vracím se k uzavřené obecné rozpravě tohoto sněmovního tisku. Táži se, zda zde pan ministr nebo paní zpravodajka chcete závěrečná slova? Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. Budeme hlasovat. Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda máte návrh přikázat tento tisk dalšímu výboru nebo výborům? Nevidím tento návrh. Proto dám hlasovat o posledním návrhu. Ve sloučené rozpravě padl návrh na zkrácení lhůty projednávání o 30 dnů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, aby lhůta na projednávání byla zkrácena o 30 dnů, tedy na 30 dnů? Kdo je proti?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.